Nikoho zatěžovat nebude. Takže to, co bylo, ten návrh, ten neměl být proto, aby to byla nějaká buzerace, ale proto, aby tam měli případné každé alternativy a mohli mít maximální komfort. Je to prostě zase tady jakási mediální bublina, útok na EET.

Řešili jsme konkrétní problémy.

Nebude to otázka. Já jsem se chtěl zeptat na to, kdy ten formulář vyjde.

Dobrý den, děkuji za slovo. Zároveň jsem ráda, že tady je paní ministryně. Jde o to, že je řada ekonomických studií, řada velmi fundovaných výpočtů, které říkají, že se společnosti jako celku velmi vyplatí investovat do předškolní péče o malé děti. Je to jednak proto, že vlastně právě dostupnost předškolní péče od nějakého toho roku a půl, dvou let věku dětí umožňuje zejména matkám zapojení se na částečný úvazek a potom se sníží takový ten propad v příjmech jako dlouhodobý důsledek té péče o děti. Na druhou stranu u kvalitní předškolní péče jde i o nástroj, jak pomoci dětem z různě znevýhodněného prostředí.

Takže to je moje otázka. Jakým způsobem vaše vláda, paní ministryně, se vyrovná s tím problémem dětských skupin, kde vy se nemůžete shodnout na financování s Ministerstvem práce.

Péče o malé děti je prostě drahá, protože je na ně potřeba víc lidí, a když nebude kvalitní, tak to nemá smysl. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Nicméně už tam bude podmínka.

Takže předpokládám, že bude pokračovat toto jednání a budeme se dál bavit o těch konkrétních podmínkách.

Takže mě prostě zajímá, jakou částku považujete měsíčně za přijatelnou vy.

My jsme si toho vědomi a my to velmi debatujeme.